Děkuji za pozornost. Děkuji. Jenom tedy zopakuji... Takže vy také, pane poslanče Foldyno, ale před vámi ještě bude pan poslanec Bláha. Děkuji.

Proč budeme povolovat něco, co nemusí být?

Nemá šanci. Takže já v každém případě podporuji to, aby se ten návrh zamítl v prvním čtení. Děkuji. A nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha.

Protože já věřím ve vaše vznosné myšlenky, ale rozhodně všichni víme, že alkohol snižuje úsudek. A víme, co dělá alkohol za volantem, kolik lidí pod vlivem alkoholu se vybourá jenom proto, že nemá ten úsudek na to, jestli tu situaci ještě zvládne. Pokud budu mít vypito, tak si budu říkat no, samozřejmě že to přejedu. Ne díky tomu, že bych třeba něco o trošku méně uměl, ale právě proto, že jsem přecenil svoje síly pod vlivem alkoholu. Děkuji. Prosím, s faktickou poznámkou. Já jenom k té poznámce, k té volnočasové aktivitě.

Proto zřejmě navrhovatelé chtějí navrhovat, aby ochránili toho člověka, aby neporušoval řád plavební bezpečnosti. Ale on se tam dostává do střetu s těmi jinými, kteří musí dodržovat ten řád plavební bezpečnosti. Děkuji. Pokud je člověk zaměstnán tak, že je třeba instruktor, na raftu a podobně, tak na něj se vztahuje zákoník práce, pro něj to neplatí. Ti mají stále nulovou toleranci. Co se týče toho, že se dostanu někam do provozu, stále musím dodržovat veškeré ostatní předpisy. To, že jsem si předtím dal pivo nebo dvě, vůbec na tom nehraje žádnou roli. Stále jsem za sebe odpovědný. A pokud vezmu i trestní zákoník, tak v momentě, kdy jsem požil alkohol, tak je naopak zpřísňující trest za to, pokud něco způsobím. Musíme být odpovědní vůči ostatním.

Teď akorát jsem se tam dostal na lodi.

Ale musím být na to připraven. Děkuji. A připraví se pan poslanec Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já bych rád ještě doplnil svoje vystoupení. Já rozumím tomu argumentu, který tady přednáší kolega Foldyna.

Děkuji.

Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se musím jenom podivit tomu, že tady zaznělo: Proč budeme povolovat něco, co nemusí být? V právním státě, což doufám ještě jsme, i s touto novou vládou, to přeci funguje tak, že se věci musí explicitně zakázat občanům, že jinak mají svobodu.

To všechno se může stát, samozřejmě. Dokonce i tady ve sněmovně byl alkohol z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny znovu povolen. Takže mně to přijde opravdu pokrytecké, aby tady bylo pití alkoholu povoleno a vodákům bychom to zakazovali. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Beitl a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Tak pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám sdělil zkušenosti své.

Pokud by skutečně posloužilo k tomu, aby zákon byl posunut do druhého čtení, to, že budou nadefinovány řeky, na kterých se skutečně musí nulová tolerance dodržovat, přimlouvám se za to, ať se to propustí, ať se to tam dá. Ale potom jsou v České republice skutečně řeky, kde je to víceméně jedno, kde nezkušený člověk ohrožuje sebe daleko více než zkušený člověk, který si dá dvě piva.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová s faktickou poznámkou.